Tak já vám děkuji.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní tedy jednotlivě návrhy pana předsedy Faltýnka.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Dále pan předseda navrhuje bod číslo 39, sněmovní tisk 896, poslanecký návrh o poskytnutí dávek, druhé čtení, za tyto pevně zařazené body.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Omlouvám se.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní bychom tedy hlasovali, že dnes budeme projednávat a hlasovat i po 19. hodině tak, aby byly projednány všechny body, které byly doposud zařazeny pevně na pořad.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Byl přijat. Teď se dostáváme k tomu složitějšímu. Mám zde několik protinávrhů, týkajících se pořadí ve třetím čtení. Jestliže je budu považovat za protinávrhy, tak nejprve jsou zde dvě varianty pana předsedy Stanjury, poté je tady jedna varianta pana poslance Luzara, poté bychom hlasovali návrh pana předsedy Faltýnka a poté je tady ještě návrh týkající se kurzarbeitu paní místopředsedkyně Valachové.

Ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?